Podle mého názoru je nutné zrušit tenhle pilíř a najít pravidla hry taková, která by eliminovala dopady zrušení druhého pilíře vůči klientům, kteří v tom druhém pilíři jsou.

To je pravda.

Zhruba to je jedna třetina, to, co platí OSVČ vůči zaměstnancům.

Protože já jsem v tom procesu dlouhá léta a hádky, které jsme vedli na různých úrovních, byly prospěšné.

Vidím zde jednu faktickou poznámku pana poslance Foldyny. Nemáte faktickou poznámku. V tento moment neeviduji nikoho přihlášeného do rozpravy. V tom případě končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat o návrzích. Mám zde návrh od pana poslance Vilímce na zamítnutí. Eviduji žádost o odhlášení.

Ještě přivolám kolegy z předsálí.

Budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 25. Přítomných poslankyň a poslanců je 159, pro návrh 37, proti 122. Návrh nebyl přijat. Také zde eviduji návrh na zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 26, přítomných poslankyň a poslanců je 160, pro návrh 112, proti 35. Návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena na 30 dnů. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru.

Děkuji. V sociálním výboru. Děkuji.

Není tomu tak. Eviduji faktickou poznámku od pana poslance Grebeníčka. Není prostor pro faktické poznámky. Budeme hlasovat. To znamená, vznášíte námitku proti hlasování. Tak bude nejlepší, když nám řeknete na mikrofon, co potřebujete. Já děkuji, pane předsedající. Jsem rád, že jste dospěl k takovému závěru, abych dostal prostor. Prostě mně asi budou věřit ti, co mě znají, že jsem samozřejmě hlasoval pro zamítnutí toho zamítnutí. A na sjetině je opačný výsledek. Já nezpochybňuji celkové hlasování, jenom pro záznam, aby bylo jasné, že v těch věcech jsem principiální. A tak jak tady v diskusi zaznělo, my jsme byli jediní proti té koncepci důchodové reformy Nyní budeme pokračovat přikázáním do výborů. Nejprve budeme hlasovat o přikázání předloženého návrhu k projednání rozpočtovému výboru.

Je to hlasování s pořadovým číslem 27, přítomných poslankyň a poslanců je 162. Pro návrh 162, proti žádný. Děkuji. Nyní budeme hlasovat, aby předložený návrh byl přikázán k projednání sociálnímu výboru.

Návrh nebyl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů. Končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod.